Opět připomínám nekoncepčnost. Kdyby přišla nějaká mnohem nebezpečnější pandemie a kdyby musely být hermeticky uzavřené hranice, není náš stát schopen zajistit výživu obyvatelstva, protože jednoduše nejsme potravinově soběstační.

Náš stát naneštěstí není dlouhodobě v řadě oblastí soběstačný a není připravený.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Promiňte, opravdu jen velmi krátce.

Celníci to zvládnou úplně stejně, jako by to zvládli policisté.

Kdyby vám aspoň fungoval, ale on vám nefunguje.

Lidi prostě chtějí mít jistotu, že ten systém funguje a že jste schopni ochránit veřejné zdraví, což se vám zatím příliš nedaří. Tak mně proboha vysvětlete, proč nemohli už dávno policajti trasovat, když byli ochotní, ale mohou celníci. Děkuji.

Není.

Pokud je nějaký problém, tak určitě se mohou starostové na nás obrátit.

Je to určitá výpomoc zhruba 30 kolegů, ale my aktuálně školíme zhruba 200 lidí.

Samozřejmě by se to stát nemělo.

Pak si myslím, že to může velmi dobře fungovat v rámci organizace péče a managementu péče o pacienty s COVID19.

Budeme tu situaci bezesporu sledovat.